Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď. Prosím, pane premiére.

Tak přestaňte stále lidem říkat, že jsme něco podepsali. Nic jsme nepodepsali, nemá to žádný vliv. Nemá to žádný vliv!

Děkuji. Já jsem se ale na toto neptala. Já tedy zmatená opravdu nejsem a já jsem ty pakty četla oba. Já si opravdu nemám zapotřebí číst překlady.

Já vám ty pasáže můžu klidně podtrhnout.

Děkuji. Prosím.

A mě ve finále, jelikož ty pakty nemají žádný vliv, jsou to politické deklarace a Česká republika, paní Novotná, ředitelka na Ministerstvu vnitra, máme takovou strategii, že skutečně k nám nikdo ilegálně nebude chodit, ani nechodí a můžeme jít příkladem pro ostatní země v Evropě.

My bojujeme dneska i za bezpečnost Evropy. Naši bezpečnost jsme vybojovali a tahle debata o globálních paktech nemá žádný smysl.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministerský předsedo, dovoluji si obrátit se na vás ve věci vznikající Národní sportovní agentury. Už tu dnes o tom byla řeč.

Bruntál je město v ekonomicky nejslabším regionu Česka. Umístěním agentury do Bruntálu tomuto 16,5tisícovému městu i celému regionu takříkajíc vstříkneme novou krev do žil, včetně nastartování tlaku na zlepšování infrastruktury. Naopak, pokud by agentura zůstala v Praze, žádné druhotné investice ani rozvoj navázaných služeb to nevzbudí. Vzhledem k tomu, že jde o instituci zcela novou, vyhneme se problémům spojeným s přesouváním sídla, například přesouváním ministerstva, které tady také je navrhováno, a vzhledem k tomu, že jádrem agentury je pouhý registr a veškeré žádosti i jiná komunikace bude vypořádávána elektronicky, není nutné, aby agentura byla a priori přístupná veřejnosti. Děkuji vám za odpověď. Děkuji za krátký a přesný dotaz a prosím pana premiéra o odpověď.

Já jenom poznámku. Infrastruktura je tam skutečně špatná. A sportovci tam jezdit opravdu muset nebudou. Jak říkám, všechny žádosti, veškerá komunikace by měla probíhat elektronicky.

Ale rozumím tomu, co navrhujete, a budeme se tím zabývat.